Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážení páni ministři, přicházím s tahákem. Hovořili jsme zde, pan předřečník Pilný, o nedostatku konkurence v oblasti poskytování služeb mobilních operátorů.

Přicházím s návrhem, abychom v zákoně o elektronických komunikacích, který právě projednáváme, umožnili Českému telekomunikačnímu úřadu přidělit Českému rozhlasu frekvenční pásmo tak, aby mohl na celém území České republiky vysílat své programy digitálně. Cituji ze zákona o Českém rozhlasu. 1.

Jenže Český telekomunikační úřad nemá oprávnění Českému rozhlasu takové frekvence přidělit. Ve státní správě neplatí, co je zakázáno, to je povoleno. Naopak. Státní úřady mohou dělat jen to, co jim je zákony povoleno či uloženo.

Jeho jednou z priorit bylo sledování, komentování společenského dění atd.

Potom ještě vysílá Český rozhlas Sport a Český rozhlas Rádio Retro.

Já jsem z Ostravy a já chci v Ostravě sledovat všechny tyhle programy, které jsem tady jmenoval. Já platím, stejně jako mnozí z vás, věřím, že všichni platíme, koncesionářské poplatky a chceme mít stejná práva jako tady občané v Praze a nejbližším okolí.

Co se týká televizních přijímačů, když se vrátím k tomu původnímu návrhu, který projednáváme, tak se domnívám, že než schválíme tuto novelu, tak možnost příjmu prostřednictvím té sítě T2 bude mít dobrých 15, možná 20 procent domácností a během těch tří let jich bude drtivá většina. Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi, nyní pan poslanec Leo Luzar v podrobné rozpravě. Připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, pane ministře, já to již nyní vezmu velice krátce.

Tyto pozměňovací návrhy jsem již v obecné rozpravě zdůvodnil a v systému jsou i se zdůvodněním umístěny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

6279 odkládá účinnost částí, které se týkají digitalizace, a speciálně tedy těch částí, které slibují něco hráčům na trhu, na okamžik, kdy bude rozhodnutí Evropské komise o notifikaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.